Potom je další věc, kterou by chtěla říci, že je velmi důležitá, a to jsou pesticidy.

Dokonce se přemýšlelo, byla taková teorie, že to možná může i za úbytek zajíců v českých zemích. Jeli to pravda, nebo ne, nemohu úplně potvrdit.

Nejenom tím, že budete mít zažívací obtíže, ale bohužel ona v sobě může mít zárodky, které člověk, který je nějakým způsobem ne zcela imunitně v pořádku, již nemusí dále zvládat, takže ty situace také velmi dobře známe.

To znamená, krajské hygienické služby tady s tím samozřejmě mají velkou práci, umí tu kontrolu provádět, ale jestliže tam chceme opravdu významným způsobem snižovat počet pracovníků a chceme zlepšit kvalitu pitné vody, pak mi ta rovnice malinko nevychází.

Máme studijní obory asistent veřejného zdraví, to jsou lidé, kteří přesně patří do tohoto ranku, kteří přesně mohou pracovat v terénu, mohou tam odvádět velkou práci a vedoucím pracovníkům potom samozřejmě významným způsobem tu práci připravit. Dále bych chtěla říci ještě jednu věc.

Jistě máte některé provozovny, kde tomu tak není, ale jinak je to tak.

Takže to bych byla velmi nerada, kdybychom opět tyto situace měli.

Za prvé, některé jsou tak historické, že už ani majitel si nepamatuje, kdy byl na nějaké kontrole.

Pak se ta situace zmírnila, že to již tak není potřeba a tak dále, že všichni jsou tak spolehliví a samostatní, že se prostě nechají vyšetřit.

Měl platný zdravotní průkaz. Není možné je dávat na dobu neurčitou. Takže určitě musíme zprecizovat tedy nějakou dobu vydání řekněme toho zdravotního dobrozdání. Protože těch svodů na cestě, jak ohrozit naše zdraví, je mnoho. My to musíme eliminovat pokud můžeme, samozřejmě v rámci preventivní prohlídky pokud možno co nejvíce. V současné době už nás třeba tolik neohrožují úplně některé choroby, které byly před čtyřiceti lety, ale máme nové, protože samozřejmě úplně zdraví nejsme.

Chci jenom říci, že je velmi dobře, že hygienici budou mít zase tyto nové věci.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji, pane předsedající. Já se nemůžu ubránit tomu, abych neviděl určité křížení, protože ta voda je záležitostí nejenom Ministerstva zdravotnictví, ale také Ministerstva zemědělství, a především Ministerstva životního prostředí, vlastně po celé délce využití od zdrojů až po vypouštění odpadů z čističek.

Já jsem tuto otázku nadnesl už před rokem a půl nebo před dvěma lety, kdy se jednalo o návrh ústavního zákona na ochranu vody, že tu infrastrukturu vlastně po celé délce je nutné chránit.